Dohodnout se o něčem, co vaši koaliční partneři deklarovali jako správné a prospěšné, tzn. ukončit ten nesmysl. Já jsem to jenom navrhoval.

Protože měli dopředu připravený ten podvod, protože měli dopředu připravený ten podvod , že by to rádi ukončili, ale přece to nemohou ukončit na návrh toho ďábla Kalouska.

Tím pádem by nemohli vyplatit ani vás, pane předsedo Hamáčku. Protože já nevěřím tomu, že vy nevíte, o co se tady jedná. Tady se jedná o pět miliard, o pět miliard peněz daňových poplatníků, jejichž výdaje po nás nikdo nechce, které budou ukradeny ve prospěch předsedy ANO. A já nevěřím tomu, že byste byli do té míry neinformovaní, že byste nevěděli, že je to pro něj. Jestliže on dostane těch pět miliard já se neptám, kolik z toho má Hamáček a Jurečka osobně, to si opravdu nemyslím, ale že jste to za něco vyměnili, že změnit veřejně deklarovaný politický názor v soukromý prospěch, a to se tady stalo. Tady se veřejně deklarovalo: Ano, my ukončíme, ano, my ukončíme daňovou podporu biopaliv. To se tady veřejně deklarovalo. Pak jsme najednou v přímém přenosu viděli, že tento politický názor se změnil ve prospěch soukromého názoru v objemu pěti miliard pro jednoho oligarchu. Vy jako sociální demokracie? Já vás nepodezírám z toho, že jste se nechal vy podplatit do vlastní kapsy. Ale něco vám za to ten Babiš dal, protože mu šlo o těch pět miliard. A tomu se říká korupce. Prosím, abyste si to promysleli. Prosím, abyste si promysleli, že jste vláda lži, podvodu a korupce. Abyste si to mohli promyslet, prosím o hodinu přestávku na poradu poslaneckého klubu. Nyní s faktickou poznámkou je připraven